To byly omluvy.

Poté projednat body v následujícím pořadí: Bod 121 první čtení zákon o prodejní době, sněmovní tisk 275. Bod 21 druhé čtení zákon spotřební daně sněmovní tisk 418. Bod 11 druhé čtení zákon řešení krize na finančním trhu sněmovní tisk 536.

Bod 59 prvé čtení zákon Státní pozemkový úřad sněmovní tisk 575. Dále bod 49, je to první čtení zákon sdružování v politických stranách sněmovní tisk 569. Bod 52 první čtení zákon posuzování shody stanovených výrobků sněmovní tisk 565. Bod 53 první čtení zákon technické požadavky na výrobky sněmovní tisk 566. Poté bychom případně projednávali body z bloku druhé čtení zákony.

Dále tzv. opoziční okénko, jedná se o body: bod 80 první čtení sněmovní tisk 225. Poté bod 77 první čtení sněmovní tisk 167. Bod 102 první čtení sněmovní tisk 425.

Poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další. Případně neprojednané body z bloku smlouvy prvé a druhé čtení.

Tam bychom pevně zařadili body 67 a 66, je to sněmovní tisk 611 a sněmovní tisk 590. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Já zde eviduji přihlášku, a to pana poslance Miholy. Hezké odpoledne.

Děkuji vám za podporu.